Děkuji za slovo.

Děkuji.

Základní motivace, kterou jsem měla, když jsem se rozhodla spustit dluhopis republiky, byla ta, že jsem si řekla, že my si půjčujeme na finančních trzích jako stát, a řekla jsem si, že dáme možnost českým občanům, ale těm drobným, drobným střadatelům, drobným českým domácnostem, aby si mohli koupit dluhopis republiky.

My jsme nastavili podmínky, že minimální částka byla tisíc korun, maximální milion, právě proto, abychom tam dostali ty drobné střadatele, aby prostě co nejvíc dluhu českého bylo v českých rukou, protože čeští občané, to jsou ti, kteří mají vztah k této zemi. To jsou, ti hledí pouze na ekonomické a finanční hledisko, ale český občan má vztah a vnímá to úplně jinak. Takže to byl ten důvod. A budu v tom pokračovat.

Já jsem takový konzervativní člověk, opatrný.

Neuměla bych si to obhájit, kdybychom tady dali nějakou větší částku. A je to vlastně, podmínka je tam šesti let.

Můžete vybrat.

Vzpomenu si.

Takže takto je to nastaveno.

A budeme pokračovat dál.

Takže budu v tom pokračovat.

Prosím.

Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz. Vzrostla maximální výše jedné objednávky, jak jsem říkala, z jednoho milionu na 5 milionů. Takže jsme zvedli tu horní hranici.

A je to možné, rozšířili jsme i počet poboček, těch kamenných poboček. Zatím nám to provozuje ČSOB, protože to v podstatě provádí bezplatně. Jako jediná banka nám to nabídla bezplatně. Nebudu to časově omezovat.

Takže ty Vánoce zafungovaly. Možná také čekají, že třeba nějak poroste úrok, ale já se pořád držím toho, za kolik si půjčujeme na finančních trzích. Děkuji vám. Já také děkuji.

Takže nyní prosím pana poslance Bartoně, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Hamáčka ve věci front na poštách. Prosím. Děkuji.

Nicméně bych se rád zeptal pana ministra vnitra. Obracím se na vás s interpelací ve věci služeb státního podniku Česká pošta. V oblasti digitalizace je náš stát v mezinárodním srovnání na jedné z nižších příček. Pokud jde o služby České pošty, lze tedy i do budoucna očekávat, že budeme trávit čas čekáním ve frontách na pobočkách pošt. Je naprosto běžným jevem, že ačkoliv má pobočka více přepážek a je přítomno více pracovníků, tak je otevřeno pouze malé množství přepážek a čekací doba přesahuje i hodinu, a to v průběhu většiny dne, nikoliv pouze ve špičce. Pane ministře, jaká je dle vašeho názoru úměrná doba čekání na poště? Jak dopravci, tak i některé obchodní řetězce vyplácejí zákazníkům finanční kompenzaci za neúměrné dlouhé čekání ve frontách. Nemyslíte, že by měla Česká pošta zavést obdobný model kompenzace? Děkuji. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prosím, máte slovo.

Opět je to o našem kraji, samozřejmě mě zajímá.